Vážená paní ministryně, děkuji, že jste dorazila na moji interpelaci. Vážím si toho. Ale proč se vlastně tady o tom bavíme?